Já plně souhlasím. Děkuji. Já rovněž děkuji za pochopení. A teď budu muset začít od začátku, protože jsem byl vyveden z konceptu... Takže tady máme něco, co si přálo Ministerstvo financí, ale nemělo odvahu se za to postavit. Pan předseda Faltýnek tady citoval případ mě jako ministra, kdy jsem kdysi skutečně použil, a já si na tu situaci pamatuji, poslanecký návrh, samozřejmě v daleko méně závažné situaci, a ten jsem předložil jako poslanec Kalousek, který byl ve funkci ministra financí.

Je to můj návrh, který jsem předkládal jako poslanec, a zdůvodňoval jsem si ho také jako ministr financí. Pokládám proto za naprosto nemožné, aby se diskuse, kterou o tomto zákonu povedeme, odehrávala bez přítomnosti pana ministra financí.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Až se počet přítomných ustálí, tak dám pracovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministra financí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu na přerušení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Nezbývá tedy nic jiného, než abychom v okamžiku, kdy nemáme připomínkové řízení, nemáme stanovisko vlády, nemáme RIA, abychom se tedy my sami ve velmi podrobné a odborné diskusi věnovali této problematice tak, abychom se mohli dobrat k nějakému názoru na základě odborných argumentů, analýz a právního prostředí, které existuje nejenom u nás, ale které existuje také v okolních zemích.

si musíme říct, co je to hra, co je to sociální význam her, jaké jsou prvky a funkce her, jaké jsou pozitivní aspekty her, neboť máme i pozitivní aspekty her, co je to hazard a jaké jsou hazardní hry, co je to patologické hráčství, souvislost patologického hráčství a závislostních poruch, geneze patologického hráčství a jeho průběh, biologický základ patologického hráčství, prevence a léčba.

Nesmíme v rámci této kapitoly zapomenout ani na orgány státního dozoru.

Kvůli tomu, abyste mohl slyšet, to chápu, jinak mně to nevadí, pane předsedající.